Na jednání vlády byla doplněna opatření dočasně zamezující výkonu rozhodnutí v exekuci o prodeji movitého majetku, a to za účelem poskytnutí určité úlevy povinný (?) i coby prevence osobního styku osob podílejících se na faktickém výkonu.

To je asi v souhrnu pro úvod všechno.

Děkuji paní ministryni. Přijal usnesení, máme ho k dispozici jako sněmovní tisk 1060/1. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, dámy a pánové, nebudu zevrubně popisovat obsah sněmovního tisku, to už učinila paní ministryně. Já vás jenom v pozici zpravodaje seznámím s tím, že vláda předložila Poslanecké sněmovně tento sněmovní tisk 19. října, současně byl předložen s žádostí premiéra k projednání ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze.

Navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona.

Začtvrté doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. A doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. Ty jsou v tom sněmovním tisku 1060/1 popsány.

Dále se v usnesení říkají už ty standardní věci, tedy že pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a zmocňuje zpravodaje výboru podat zprávu o výsledcích projednání a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provést příslušné legislativně technické úpravy. Tolik tedy ke zpravodajské zprávě. Děkuji panu zpravodaji. Rozhodneme samozřejmě hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 156, přihlášeno 95 poslanců, pro 74, proti nikdo. Obecnou rozpravu povedeme, proto ji nyní otevírám. První do rozpravy je přihlášen pan poslanec Marek Benda. Připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, budu poměrně stručný.

Jde o dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká původního tisku, který nám předložila paní ministryně, to znamená k bodu 1060.

Stručné zdůvodnění.

Nyní vláda navrhuje k mému překvapení až do konce února. Já to pokládám za příliš dlouhé a zbytečné protažení. Počítáme, že ten zákon odsud dnes odejde, příští týden někdy projedná Senát, pak podepíše prezident republiky, takže někdy v prvním týdnu listopadu by mohl vstoupit v účinnost.

Legislativě jsem to včas s předstihem dal, takže vás tím nijak nezdržím. Děkuji za pozornost. Děkuji. Samozřejmě pan zpravodaj disponuje teď přednostním právem, ale paní zastupující předsedkyně Kateřina Valachová taky, tak pokud se nebudete zlobit, tak dám slovo paní poslankyni Valachové a potom panu poslanci Výbornému. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Mohu načíst pozměňovací návrh?

Děkuji. A nyní pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.